Vážený pane předsedající a všichni, kteří sledujete tady tuto debatu. Já myslím, že je docela zásadní, abychom se pobavili o tom pozměňovacím návrhu, o kterém tady mluvili moji předřečníci.

A to je právě to naprosté nepochopení toho, proč se vlastně kraje i obce brání tomu, aby se rozhodovalo o krajích, aniž by se s nimi tyto věci projednaly, protože důsledky, které zde jsou, znamenají, že ty kraje nemohou plně uplatnit to, co vlastně mají ve své povinnosti.

Já myslím, že přestože je tady nějaká dohoda, o které nevím, že to bude zaparkováno, je velice důležité si říci, že tento problém je nutné řešit. A to, co zde chci zdůraznit, je jenom to, že je to plné právo krajů, plné právo obcí, aby se v této věci ozvaly a aby se pokusily docílit toho, aby tady na té naší úrovni a na úrovni vlády byl tento problém řešen. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji mnohokrát, pane předsedající.

Teď se tady jaksi rychle chtěla situace řešit. To byli myslím dva, nebo tři ministři dopravy, oni se ti odborníci na Ministerstvu dopravy střídají hodně rychle, tak já úplně a myslím, že tři zpátky, že jo?

Argumentovalo se tím, že na Slovensku kamiony předjíždět nemohou, plus mají nějakou jinou rychlost.

A protože mě zajímala i podrobnější analýza, tak jsem nechal udělat rozbor, jestli se to týká kamionů, které jsou spíše tranzitní ty jsem si definoval jako kamiony se značkou Rumunska, Polska, Maďarska a tak, těchto zemí, anebo jsou to spíš kamiony, které převážejí zboží po České republice, ty jsem si definoval jako kamiony se značkou CZ.

Ty záznamy jsem sbíral zhruba dva měsíce. Analýza byla poměrně podrobná.

Já jsem to tady říkal.

Předpokládal jsem, že když toto téma tady řešíme přes rok, že se mu stejně intenzivně věnují obě dvě ministerstva Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra soustředí se na to a snaží se analyzovat tu situaci na dálnicích a zjistit, kde je tedy pravda, jestli opravdu je problém, řekněme chování kamionů, a pokud ano, jestli kamionů z některých zemí nebo obecně atd.

Kolik eviduje ministerstvo udělení řidičům kamionů za nebezpečné předjíždění na dálnici za období říjen, listopad.

Dá se shrnout de facto do jednoho čísla: nula, z analýz ministerstva. To znamená, za ty dva měsíce na dálnici D1 kamiony nespáchaly žádný přestupek podle stávající legislativy. Tím pádem mám pocit, že řešíme něco, co v podstatě obě ministerstva nevnímají absolutně jako problém, protože kamiony žádné přestupky nepáchají, dodržují dopravní předpisy.

Tak mě by zajímalo, co je cílem naší snahy.

Pokud je cílem dosáhnout toho, a to si myslím, že by cílem mělo být, aby doprava na D1 byla plynulá, aby doprava na D1 a dalších dálnicích byla plynulá, aby dodržovali řidiči na dálnicích předpisy, a to nejenom řidiči kamionů, ale obecně, pak vidím jedinou možnost, že budeme pravidelně žádat ministra dopravy, ať už to bude kdokoliv, protože tam to bude rychlé střídání asi zase, anebo ministra vnitra, kde jakási stabilita existuje, tak aby nás pravidelně informovali, jak tedy se soustředí na dodržování předpisů na dálnicích.